Děkuji za slovo.

Aby tyto peníze mohla čerpat, musí stejně jako ostatní členské státy Evropské unie předložit Evropské komisi takzvaný národní plán obnovy, který měl být hotov do konce září a který dostalo do gesce vaše Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Tento plán se diskutuje na úrovni produktové, pochopitelně i na úrovni projektů a jednotlivých zdrojů, které tam jsou.

To znamená, jsou tam oblasti, které rozhodně dávají smysl.

Pochopitelně současně zahajujeme diskusi detailnější se všemi zainteresovanými subjekty, to znamená všechny asociace, svazy, komory, nejenom ti, kteří jsou součástí legislativního procesu, jako je připomínkové řízení, ale i se všemi, kteří podle našeho názoru by se k tomu měli vyjádřit.

Děkuji. Takže vám uděluji slovo. Jenom doplňující otázku.

Úplně typické jsou univerzity.

Ale nebylo to v nějaké velké míře. Nebylo tam toho zase až tolik.

Děkuji. Další v pořadí je pan poslanec Jiří Mihola s interpelací na omluveného ministra školství Roberta Plagu ve věci dálkové výuky na druhé pololetí. Prosím, máte slovo. Dobrý den, dámy a pánové.

Snad jsem se o to také nějakým způsobem zasloužil. Jsem rád, že vláda vyčlenila nemalé finance na technické zabezpečení online výuky ve školách. Zatímco koronavirová pandemie naplno běží, tak tady toto technické zabezpečení se teprve postupně posouvá, a to ještě ne rovnoměrně nebo všude, kde by bylo potřeba.

Jak je to píší mi také někteří rodiče s povinnou online výukou?

Samozřejmě je možné také, že využívají jinou dálkovou formu výuky. Pak bych se chtěl zeptat, jakou plánuje podporu a strategii Ministerstvo školství k prvním ročníkům prvního stupně, k devátým třídám, k maturitním ročníkům.

Počítá se se dvěma termíny přijímacích zkoušek na střední školy?